Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Nejprve bych rád zdůraznil, že se jedná pouze o technickou novelu, která nijak nezasahuje do výše státní podpory či podmínek jejího získání.

Důvodem předložení této technické novely zákona je zejména zefektivnění výkonu dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření. Ministerstvo financí získá možnost pružněji reagovat na individuální podněty občanů, neboť bude mít zákonnou oporu v získání potřebných informací od stavebních spořitelen mimo režim kontrolního řádu, tedy rychleji a s menší byrokracií. Proces se zjednoduší pro samotné účastníky stavebního spoření, kteří nebudou muset své individuální podněty doplňovat o úředně ověřený podpis. Jedná se například o stížnosti občanů, že neobdrželi státní podporu. Standardní kontroly ve stavebních spořitelnách samozřejmě nadále poběží podle kontrolního řádu. Navrhované změny dále upravují terminologii a zpřesňují ustanovení v oblasti předávání informací o vrácené státní podpoře mezi stavební spořitelnou a Ministerstvem financí. Mezi další změny patří doplnění registrovaného partnera mezi osoby blízké, a proto bude nově umožněno poskytnout úvěr ze stavebního spoření také k financování bytových potřeb této osoby. Tím dochází k odstranění neodůvodněné diskriminace registrovaných partnerů. Na závěr bych chtěl uvést, že návrh zákona byl při jeho přípravě průběžně konzultován také s Českou národní bankou. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Roman Procházka. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Cílem dozoru prováděného ministerstvem je jednak zajistit, aby byla řádně a včas poskytnuta účastníkům státní podpora stavebního spoření, na kterou jim vznikl nárok, a současně, aby byla ministerstvu stavebními spořitelnami vrácena poskytnutá státní podpora stavebního spoření, pokud nárok na její poskytnutí zanikl, resp. vůbec nevznikl. V dosavadní právní úpravě byla tato lhůta nesprávně stanovena pouze vyhláškou, což tato novela zákona napravuje a úpravu přináší přímo do zákona. Zároveň dochází k úpravě lhůt pro vrácení státní podpory stavební spořitelnou ministerstvu tak, aby se lhůty sjednotily ke konci měsíce a bylo umožněno, aby stavební spořitelny vracely státní podporu hromadně. Dosud byly vraceny jednotlivě v průběhu měsíce v závislosti na tom, kdy stavební spořitelna zjistí, že účastník ztratil na výplatu záloh státní podpory nárok. Novelou se rozšiřuje okruh blízkých osob, kterým tak bude umožněno poskytnout úvěr ze stavebního spoření k financování bytových potřeb, a to i na registrovaného partnera. Dojde tak k odstranění neodůvodněné diskriminace těchto osob. Rozšiřuje se okruh správních deliktů o porušení užití překlenovacího úvěru podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření jiným způsobem, než je úhrada nákladů na řešení bytových potřeb. Dosud zákon sankcionoval pouze neoprávněné užití úvěru ze stavebního spoření. Z pozice sněmovního zpravodaje doporučuji vládní návrh zákona pustit do druhého čtení. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Neeviduji žádnou přihlášku. Jestli je tomu tak, obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak, v tom případě přistoupíme k hlasování. Přečtu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru?

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno 126 poslankyň a poslanců, pro návrh 109, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru.

Nikoho nevidím, v tom případě vzhledem k tomu, že nepadl návrh na zkrácení lhůty k projednání, končím projednávání tohoto návrhu.